Ano, považuji to skutečně za racionální, rozumný návrh.

Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Pokud diskutujete jiné téma, než je kompenzační bonus, tak zásadně v předsálí. Nenuťte mě, abych ty, kteří ruší projednávání, jmenoval. Já ještě počkám.

Děkuji, pane místopředsedo.

Tu podporu dostaly obce.

Často paní ministryně mluví, že je potřeba, abychom se z té současné krizové situace proinvestovali.

Ještě jednou hezké odpoledne. Ještě než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od pana poslance Antonína Staňka z dnešního jednání po celý jednací den ze zdravotních důvodů.

Já jsem předpokládal, že otevřete rozpravu, aby případně na mé vystoupení mohli reagovat ostatní.

Děkuji za slovo. Já budu mluvit přímo k paní ministryni.

Slyšeli jsme dneska, jak to dopadlo. Sliby se slibují, blázni se radují.

Pokud by vláda aspoň v něčem vyhověla opozici, byla velká šance, že ten návrh zákona by nám Senát nevracel. To je dlouhodobý problém, kdy vláda spoléhá na to, že má tady většinu, a zapomíná, že v druhé komoře tu většinu prostě nemá, a pak to vypadá, že to trvá dlouho, ale může za to tvrdohlavost vlády, ne správné připomínky kolegů senátorů. Myslím, že návrh kompenzace pro kraje nespadl z nebe, debatuje se o tom několik měsíců.

A ta druhá věc je ještě závažnější.

Ví vláda, že živnostníci mají zaměstnance?

Nikde! A pravděpodobně to není opomenutí, ale úmysl.